Faktická připomínka je, že kontrolní výbor se v minulém volebním období zabýval několikrát náklady na tyto záležitosti, to znamená na propagaci českých výrobků, a musím říci, že nejdramatičtější byla nejen Česká ryba, která tady byla vzpomenuta, ale například náklady Lesů České republiky, a proto si myslím, že by bylo vhodnější, abychom tady nezpovídali pana místopředsedu vlády a raději vyčkali příchodu ministra zemědělství, který by to měl odůvodnit. A já právě z toho, co vím z práce kontrolního výboru, navrhuji přerušení tohoto bodu až do příchodu ministra zemědělství a netrvám na tom, aby to bylo dneska. Ano procedurální návrh budeme hlasovat bez rozpravy.